Gospodine predsjedniče, prije nego odredite stanku od 45 minuta, mi imamo nasušnu potrebu u formi stanke od 10 minuta, možete i odmah se obratiti javnosti da iznesemo naše stajalište o glasanju o Povjerenstvu za sukob interesa i [[Upadica Jandroković: možete odmah.]] to će napraviti kolega Peđa Grbin jer sam ja već dugo tu pa sam malo indisponiran, pa će on to bolje. Zahvaljujem. Izvolite, odmah se možete očitovati. Imamo kolega Grbin, kolega Podolnjak, kolegica Mrak-Taritaš, kolega Bunjac. Možemo odmah što se tiče vjerujem većine. Molim vas za malo strpljenja još. Demokracija je procedura, a procedura nekad od vas zahtijeva barem minimum strpljenja, pa ako ne možete pričekati 20 minuta onda doista nije mi jasno što tražite ovdje, a dopustite mi da ja svojih pet minuta iskoristim na sljedeći način. Počet ću sa nečim što je uvaženi predsjednik Sabora, uvaženi kolega Jandroković govorio prije nekoliko mjeseci, malo više od godinu dana nakon što je saznao za jednu odluku Povjerenstva o sukobu interesa koja mu nije najbolje sjela. Rekao je tada predsjednik Sabora, „Ako ćemo ekstenzivno tumačiti taj potencijalni sukob interesa onda se bojim da se više nitko neće moći baviti ničim“ A o čemu se radilo? Radilo se naprosto o tome da je neovisno izabrano Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, neovisno bez utjecaja politike donijelo odluku o pokretanju postupka koji je trebao utvrditi da li se određeni političar, u ovom slučaju potpredsjednica Vlade, nalazi u sukobu interesa ili ne. Međutim, takvo postupanje Povjerenstva jedna najobičnija odluka o pokretanju postupka HDZ-ovcima nije odgovarala i reagirali su upravo na ovaj način kako sam opisao. I tu tome želi razlog zašto se mi danas nalazimo ovdje i zašto ćemo u ovoj nakaradnoj situaciji kršiti Poslovnik kako bi još jednom pokušali glasovati i malo discipliniranjem zastupnika izvući većinu za donošenje ove odluke. Ja neću građanke i građane RH gnjaviti procedurama, ali reći ću samo jedno, prije dva tjedna Hrvatski sabor je glasovao o prijedlogu koji je dan, a to je da dvije osobe budu kandidatkinje za predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Jedna od tih osoba je odbijena od vladajuće većine. Zašto? Zbog svojeg prethodnog rada na čelu tog Povjerenstva. Druga osoba, bez obzira što je vladajuća većina gurala, a samo i jedino zato što je bilo tajno glasovanje u kojem su neki zastupnici mogli biti hrabri i izraziti svoje mišljenje, nije dobila većinu. Hrvatski sabor je odbio predložene kandidatkinje. I koje je rješenje? U svim normalnim situacijama rješenje bi bilo da se utvrdi da postupak nije dovršen odnosno da postupak odlučivanja nije završio izborom kandidatkinje i da se vrati natrag Odboru za izbor i imenovanje na odlučivanje o tome da li će obustaviti postupak ili će Hrvatskom saboru predložiti druge kandidate. A što radi vladajuća većina? A zašto? U međuvremenu se očito sa nekima razgovaralo, malo se zavrtalo ruke, malo se discipliniralo, malo se objašnjavalo da se mišljenje vrlo lako može promijeniti i danas dolazimo ovdje sa vrlo vjerojatno armiranom većinom. Nama takvo ponašanje nije prihvatljivo. Mi u ovoj nakaradnoj proceduri nećemo sudjelovati. I zbog toga, neću duljiti reći ću samo jedno, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je u ovih pet godina imalo uspona i padova, imalo je dobrih, imalo je lošijih, imalo je ovakvih ili onakvih odluka, ali jedno je činjenica, Povjerenstvo je pomoglo da hrvatska politička scena postane barem malo bolja i da neka ponašanja koja su se do jučer smatrala dopustivima postanu i javno prokazano onakvim kakvima jesu, nedopustiva i nakaradna. Povjerenstvo je čuvalo javni interes, sprječavalo je političare da svoj privatni interes stavljaju ispred javnog, ispred onog za kojeg su izabrani braniti ga. I koji je rezultat? Sada ćemo ga ušutkati. Ponovit ću još jednom, SDP u ovome sudjelovati neće. Hvala vam. Izvolite. Gospodine predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Danas nažalost imamo ponovno pred Hrvatskim saborom odluku o odlučivanju o osobi koja je već bila predmet odlučivanja Hrvatskog sabora i koja nije dobila propisanu većinu glasova. Mi smo u proteklih pet godina svjedočili u raspravama u razmatranju izvješća Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa sa analizom rada tog tijela koje je ustrojeno pet godina ranije, koje je imalo svoj prvi mandat i kao rijetko koja nova institucija i novo tijelo, pokazalo je u praksi da može djelovati neovisno, nepristrano i pro aktivno u zaštiti javnoga interesa i u sprečavanju sukoba interesa. Doista mislim da mogu slobodno reći i u ime kluba, da je institucija Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i članovi tog tijela pa i naročito predsjednica tog tijela gospođa Orešković, imala nepodijeljenije simpatije javnosti, medija i to upravo zato što je dokazala vrlo nezavisnim, nepristranim stručnim radom da se pojedina institucija može dovesti do visoke razine. I zbog toga smo očekivali da će upravo zahvaljujući tome, zahvaljujući glasovanjima u ovom Saboru, o izvješćima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa biti nepodijeljena potpora svih klubova zastupnika i svih zastupnika nastavku rada tog povjerenstva i predsjednice gospođe Orešković. Nažalost, to se nije dogodilo, nažalost. Ali smatramo u klubu Most-a da je riječ o koraku natrag jer je to bila dobra prilika da mi kao Hrvatski sabor dokažemo javnosti da smo mi kao dužnosnici koji smo često bili predmet odluka povjerenstva osobno neki ili putem stranaka, da možemo dokazati da kada jedno neovisno tijelo odlučuje o tome pridržavamo li se javnog interesa i ne kršimo načela koja propisuje Zakon o sprječavanju sukoba interesa i da možemo objektivno i nepristrano odlučiti da to tijelo zavređuje naše povjerenje upravo zato što je štitilo javni interes. Dogodilo se ono što na žalost nismo očekivali, a to je da parlamentarna većina odluči da predsjednica tog povjerenstva ne uživa njihovo povjerenje. I zbog toga veliki dio te parlamentarne većine nije glasovao za gospođu Orešković. Međutim i kandidatkinja parlamentarne većine nesporno nije dobila dovoljan broj glasova. Na tajnom glasovanju koje omogućuje da svaki zastupnik glasuje po savjesti i druga kandidatkinja nije dobila propisanu većinu glasova svih zastupnika. I za nas u Klubu zastupnika MOST-a tu priča završava. Naprosto u glasovanju ni jedna kandidatkinja nije dobila apsolutnu većinu. Svako ponavljanje tog glasovanja za obje kandidatkinje ili u ovom slučaju samo za jednu apsolutno je neprihvatljivo. Što ono pretpostavlja? Da netko mora promijeniti stav koji je izrazio u prvom tajnom glasovanju. Zašto bismo očekivali da netko promijeni stav? Nemamo razloga. Nismo bili pod prisilom, glasovali smo tajno. Čemu očekivati promjenu stava? Mi u MOST-u nećemo sudjelovati u ovom glasovanju, apeliramo na one koji prvi puta nisu glasovali za kandidatkinju koja je dobila 75 glasova da to ne učine ni sada na ovom tajnom glasovanju. Hvala. Idemo dalje. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Mi u klubu GLAS-a i HSU-a nećemo sudjelovati u ovom glasanju, a reći ćemo malo i zašto. Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa je tijelo, gdje naš interes treba biti da bude neovisno, obavlja određeni posao i mi prije ili kasnije već samim tim što svi moramo svoju karticu dostaviti imamo kontakt s njim. I ja sam imala kontakt. Bila sam u nekoliko navrata je povjerenstvo razmatralo određene prijave i određene slučajeve. Jedanput sam bila i kažnjena ni kriva, ni dužna jer me Vlada imenovala po funkciji na jedno mjesto za koje nije trebalo. No međutim je Povjerenstvo radilo svoj posao i dobro da ga je radilo i dobro da je napravilo tako. Interes nas svih treba biti da se u demokraciji razvija, da svaki put budemo bolji, da vodimo računa i što sada mi činimo. Činimo sljedeće. Vrši se izbor kandidata. Izabrano je preko 20 kandidata sad da ne kažem krivu brojku. Od njih ima i više kandidata koji su aplicirali za mjesto predsjednika, odnosno predsjednice Povjerenstva. Odbor se odlučio za dva kandidata i na tajnom glasanju su, ni jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova. Pitanje je zašto se odbor nije odlučio za tri kandidata. Tad bi danas sigurno imali dva kandidata ili dvije kandidatkinje i mogli bi odraditi posao. Ovako imamo jednu kandidatkinju i mi u tome nećemo sudjelovati. No međutim, postoji jedan zaista dosta velika razlika između tajnog i između javnog glasanja. Javno ne možete se iza nikog sakriti i reći ja sam to učinio na ovaj ili onaj način. Kad je tajno glasanje uvijek se može sakriti. I zbog toga mi u tome nećemo sudjelovati, pa vladajući nek' tajnim glasanjem imaju sasvim dovoljno kad je javno glasanje 78 zelenih kružića, pa sad nek' na tajnom glasanju pokažu da stvarno postoji tih 78. Dakle, to je jedna stvar. Pa ljudi moji, zašto mi koji radimo ovdje, kojem je posao saborskog zastupnika radimo od procedure cirkus. Nemojmo raditi od procedure cirkus, nemojmo to činiti iz jednostavnog razloga što nije dobro. Povjerenstvo za sukob interesa treba biti neovisno tijelo, treba raditi svoj posao, treba zaista propitkivati, a ono što je zadaća da zakon po kojem rade bude bolji. Ono što je zadaća da dobijemo mišljenja, ono što je zadaća da im omogućimo da rade svoj posao. Već u startu kad nešto radite preko koljena ili nešto radite krivo nikad dobro ne završi. No međutim, ja sam cijelu noć govorila sa ove govornice dajte razmislite, dajte nas poslušajte, dajte glas zdravog razuma. No međutim, to ne dopire. Sigurna sam da neće ni ovaj put doprijeti, a mi u klubu GLAS-a i HSU-a u tome nećemo sudjelovati. Dobro. I idemo na zadnju raspravu po klubovima. Živi zid i SNAGA. Poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite.

Hvala lijepa predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Mi danas svjedočimo demokratskoj proceduri koja to nije. Glasamo za jednu osobu kojoj treba zaokružiti ime. To je glasanje koje na neki način podsjeća na totalitarne sustave, a imamo vrlo neugodnu situaciju da jedna kandidatkinja upravo zbog te nedemokratičnosti i politiziranosti izbora jedne javne funkcije odustala od kandidature. Čak i nakon toga što je parlamentarna većina jednoglasno prihvaćala njezina izvješća ona su jednoglasno prelazila i u odbore po nalogu HDZ-a. Donesena je odluka da se provede osveta, jer Povjerenstvo za sukob interesa ne treba služiti tome da propituje sve, nego treba biti malj kojim će se disciplinirati isključivo oporba. Nije dozvoljeno propitivati što radi vladajuća većina. Njima je jako smetalo i smeta im još uvijek zato što je za sukob interesa osuđen njihov bivši predsjednik stranke i potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko. Jako im smeta što je tri puta osuđena Marija Hrebac pod nadzorom ministra Marića i Grozdane Perić za sukob interesa nesuđena ravnateljica Državne agencije za sanaciju banaka. Jako im smeta što je za sukob interesa dva puta osuđena gospođa Martina Dalić. Jako im smeta što je osuđen gospodin Franjo Lucić. Jako im smeta što je osuđen gospodin Ivica Mišić. Jako im smeta što je osuđen gospodin Milan Bandić. Svi oni koji ovdje danas glasaju protiv njezine smjene, jer jedino što bi bilo dopušteno, bilo bi dopušteno osuditi Branimira Bunjca, a sad na nesreću kud baš ja nisam ni jednom osuđen. Trebalo bi osuditi ne znam Gorana Aleksića i takve, a ne velike veličine umišljene kojima se ne smije ni ime spomenuti osim da im se divimo i da ih slavimo i da im odobravamo jer oni misle da je svijet počeo s njima i da će s njima i završiti. Ovakvim načinom glasovanja šalje se javnosti sljedeća poruka. Hrvatski građani ako mislite svoj posao raditi pošteno ostat ćete bez tog posla. Možete spakirati stvari i ići u inozemstvo. Ovakva Hrvatska, naša Hrvatska, HDZ-ova vas ne treba. Mi trebamo poltrone, trebamo poslušnike i podobnike, trebamo stranačku glasačku mašinu koja će klimati nosom onako kako mi kažemo. Mi ne trebamo ni obrazovane, ni inteligentne. Mi možemo postaviti vozače kamiona da vodi europske projekte, da bude ravnatelj knjižnice i svega ostaloga. To je vaša poruka. I sad ćete lijepo uzeti papiriće i idite se sramotite sa glasanjem koje vam prvi puta nije ni uspjelo, a ja još uvijek pozivam aktualnu kandidatkinju ako ima i malo obraza da u ovakvim uvjetima glasanja povuče i ona svoju kandidaturu. Nadam se da ovo gleda. Izvolite gospođo Novaković recite ne želim sudjelovati u ovoj farsi, povlačim kandidaturu i idemo lijepo sve ispočetka. Tako da hrvatska javnost, dakle treba znati da je HDZ ovo učinio isključivo zato što ne želi slušati istinu, ne želi slušati ni najmanju kritiku. I samim time bi bilo vrlo dobro da se ta stranka izbaci ime demokratska iz imena, pa neka se zovu hrvatska zajednica, jer jedino mišljenje koje na svijetu postoji, koje oni prihvaćaju je mišljenje samih sebe. To je ona ima narodna izreka hvalite me usta moja.

Mi jedno možemo se zvati HDZ Hrvatski demokratski zid. Iscrpili smo. Što? Gospodine predsjedniče, obzirom da smo se pozvali na članak 271. Poslovnika koji predviđa i treći krug glasanja, molim vas samo i informaciju ako se predomislimo i budemo željeli sudjelovati u trećem krugu hoće li on biti danas ili sljedeći tjedan? Držat ćemo se Poslovnika kolega Bauk. Za 45 minuta objavit ćemo rezultate i nakon toga nastavljamo sa raspravom oko Poslovnika.